A co je potřeba? Co je potřeba? Dlouhodobě se snažíme, aby problematika, která je dnes jednotlivými tématy roztříštěna v jednotlivých předmětech, se sloučila do jednoho předmětu, kde bude problematika ochrany obyvatelstva, ale i problematika obrany, ale třeba i problematika zdravotní.

Tak to je k tomu jenom vysvětlení.